Otevírám rozpravu. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Nyní přistoupíme k hlasování o tom, abychom člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vybírali tajnou volbou. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

A já přerušuji projednávání tohoto bodu.